Zde žádost vyplní a doloží se všemi potřebnými doklady.

Žádost může za budoucího důchodce vyplnit zmocněnec na základě plné moci či opatrovník.

Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Výrok zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti, v našem případě tedy přiznává právo na pobírání důchodu a stanovuje jeho výši.

Odůvodnění obsahuje například důvody nebo předpoklady, které vedly k rozhodnutí. V poslední části, tedy v poučení, je uvedeno právo podat řádný opravný prostředek, v případě rozhodnutí o přiznání důchodu právo podat námitky.

Jediným rozdílem je, že o podaných námitkách nerozhoduje nadřízený orgán, ale opět Česká správa sociálního zabezpečení.

Podání námitek je předpokladem možnosti podat k soudu správní žalobu, tedy k uplatnění práva na další řádný opravný prostředek. Zákonná lhůta pro podání žaloby jsou dva měsíce od doručení výsledku řízení o námitkách.

Protože my prostě říkáme, že neexistují důvody, neexistují podmínky pro zkrácené jednání. My chceme tento vládní návrh, kterým chcete okrást 3 miliony důchodců, zamítnout.

Ne v jednom výboru a ještě zkráceně, ale ve výborech.

Mimořádné opravné prostředky.

Abych vám vysvětlil, že mají mít důstojné zabezpečení, a ne jak to děláte vy. Takže plně k věci to, co já říkám. Vy to tady navrhujete. Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu je kasační stížnost. Lhůta pro podání kasační stížnosti jsou dva týdny od doručení rozsudku krajského soudu žalobci. O kasačních stížnostech rozhoduje Nejvyšší správní soud. Případy, kdy je možné podat kasační stížnost, nalezneme v soudním řádu správním v § 103, jedná se například o případy nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, soudní řízení bylo vadné nebo je vadné samotné rozhodnutí soudu.